Děkuji panu poslanci Foldynovi a to je zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Jestli se již nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Ani pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.